Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním cílem předloženého návrhu zákona je rozšíření okruhu činností, které může ze svého rozpočtu Státní fond dopravní infrastruktury financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury, čímž dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možno čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Například možnost financování správy silnic a dálnic, možnost financování oprav, údržby a správy u významných vnitrozemských vodních cest včetně možnosti financovat výstavbu, opravy či správu u přístavní infrastruktury v Hamburku, nebo změna u financování cyklostezek z údržby na opravu. Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří. Návrh dále reaguje na některé dílčí procedurální a organizační problémy spojené s vnitřní činností SFDI, například úprava terminologie nebo zveřejňování rozhodnutí výboru na webových stránkách fondu namísto ve Věstníku dopravy, a obsahuje i dílčí implementaci směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Návrh zákona projednal hospodářský výbor a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oba výbory návrh zákona doporučují projednat ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, přičemž pozměňovací návrh přijatý výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj je totožný s pozměňovacím návrhem, který přijal na svém zasedání i hospodářský výbor. Ministerstvo dopravy s přijatými pozměňovacími návrhy souhlasí. Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy výboru odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji. Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, přeji vám dobré dopoledne. Své vystoupení v roli zpravodaje garančního hospodářského výboru omezím na to nejnutnější, abych rozpravu zbytečně nezdržoval. Pan ministr za předkladatele před chvílí uvedl zákon jako celek, resp. jeho hlavní teze a myšlenky, takže já mohu jenom rozšířit nebo doplnit to, že skutečně hlavním meritem této novely je, jak bylo řečeno, rozšíření účelu Státního fondu dopravní infrastruktury, resp. rozšíření množství dopravních investic, které bude moci stát na základě tohoto zákona financovat. Abych držel správně linku svého vystoupení, tedy směřoval ke garančnímu hospodářskému výboru, tak hospodářský výbor projednal tento tisk 16. listopadu loňského roku a přijal usnesení číslo 583/3, které máte k dispozici a je v systému. Připomenu, že toto usnesení, resp. pozměňovací návrhy přijaté garančním výborem jsou téměř totožné s usnesením 583/2 z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, liší se v jednom jediném, ale poměrně důležitém bodě.

Nyní jako zpravodaj mohu konstatovat, že teď ve druhém čtení máme nakonec pět pozměňovacích návrhů, z nichž dva jsou moje. Já už jsem přihlášen do obecné i podrobné rozpravy, takže až potom v další části rozpravy se budu k těmto návrhům vyjadřovat. Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemné dopoledne.

Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje paní předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Omlouvám se, ale jenom pan předseda má slovo, nikdo ostatní. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím o klid v sále! Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Ty dotační tituly, které jsou jak pro zvýšení bezpečnosti na silnicích... Omlouvám se, milé kolegyně, milí kolegové, prosím o ztišení hluku v sále! Možná by to mohlo zajímat poslance ze všech regionů, protože bezesporu se samospráva na ně obrací jako na mě s žádostí, aby pokud možno SFDI v těch dotačních programech, které se týkají jak cyklostezek, tak bezpečnosti na silnicích, pokud možno zvýšil alokaci peněz, aby projekty, které splní nezbytné předpoklady toho dotačního titulu, byly realizovány.

Já tomu rozumím, že ty peníze nebyly proinvestovány. Letos to bude velmi složité i díky problému s EIA. Nemám nic proti tomu, aby se alokovaly peníze pro dvojky a trojky, jenom si myslím, že to nebylo díky úsporám, ale díky tomu, že se nepodařilo čerpat peníze zejména na investice v oblasti oprav a údržby.